Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Já vás všechny odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami.

Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 99, přihlášeno 77 poslanců, pro 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Nevidím, takže nebudeme o žádném dalším návrhu hlasovat.

Takže já nechám hlasovat prvně o návrhu na zkrácení na 7 dnů. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 80 poslanců a poslankyň, pro 30 , proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Zkrácení lhůty na 20 dnů. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 101, přihlášeno 80 poslanců, pro 74, proti nikdo.